Tento plán znamená konec české státnosti, národa a kultury. Uspět v něm může pouze stát a národ, který opět najde hodnoty, za které stojí za to bojovat. Za multikulturní superstát nikdo bojovat nebude. Neznám nikoho, kdo by obětoval život za Brusel, ale vím, že za svou vlast, za Čechy, Moravu a Slezsko, ano. Za svá konkrétní města a vesnice, za své rodiny. A to beze slova udělá hodně velká část našeho národa. Jestli mají národy Evropy bojovat s nebezpečím, které se na ně valí, musí bojovat za sebe, a ne za úředníky z Bruselu.

Dělají v tomto případě stejnou chybu jako ve třicátých letech evropští politici, pro které byl Hitler trendy politický partner. Vážená Poslanecká sněmovno Parlamentu České republiky, chci vás požádat o podporu zařazení tohoto bodu na jednání Sněmovny a podporu navrženého usnesení. Děkuji za pozornost. Další bude pan poslanec Fiedler.

Dobré odpoledne, děkuji za slovo, pane předsedající.